Já vám děkuji. Požádám pana ministra o odpověď. Nyní se budu snažit být maximálně otevřený. U některých úředníků je to tak, že se snaží být natolik kvalitními úředníky, že jsou někdy příliš horliví a v podstatě začnou připravovat a zpracovávat něco, co jim ani nikdo, resp. ministr jim to za úkol nedal.

Já tam potřebuji opravdu analýzu dopadu těchto kroků, a pak teprve musíme rozhodnout.

Musí být k tomu odborná debata a musí být oboustranná, nesmí tam mluvit jenom jedna strana, která má jeden názor, nebo druhá. My víme, že stojíme mezi dvěma kameny a že mají diametrálně odlišný názor na tuto oblast. Pravda Pravda jako vždy je někde uprostřed. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Její význam je nezpochybnitelný a mám za to, že na tom panuje shoda převážné většiny naší politické scény. O to víc mě mrzí, že v této oblasti zaostáváme, alespoň podle informací, které nedávno zveřejnila Evropská komise.

Jak index ukazuje, více než tři čtvrtiny Čechů používají internet pravidelně.

To je podle mého názoru nejen velmi vážný důvod k zamyšlení, ale především k uskutečnění nápravných kroků. Vážený pane ministře, ráda bych se zeptala, jak se k tomuto výsledku stavíte a co hodláte udělat pro jeho zlepšení do budoucna. Děkuji za písemnou odpověď. Já vám děkuji za otázku. V pořadí třicátou interpelaci pana poslance Radima Holečka na jeho žádost stahuji a požádám pana poslance Petra Bendla o jeho interpelaci na pana ministra Danka Ťoka. Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře dopravy, obrátili se na mě představitelé měst a obcí Rakovnicka se svým memorandem, které společně sepsali.

Předpokládám, že i vás. Já vám děkuji, pane poslanče, za vaši interpelaci. Požádám pana ministra, aby vám odpověděl. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych odpověděl na tuto interpelaci pana poslance Bendla prostřednictvím pana předsedajícího. Starostové obcí podél tratě Rakovník Kralovice Mladotice podepsali memorandum ve věci zachování, zprovoznění a optimalizace této tratě.

Kralovice je již více než 18 let bez provozu a je zarostlá stejně starými stromy. V současném stavu je provozován pouze traťový úsek Rakovník Kralovice. V úseku Rakovník Čistá je objednávána pravidelná doprava v rozsahu osm párů spojů denně. Na trati je objednávána pouze regionální doprava.

O objednávku dopravy ve zmíněném úseku není dlouhodobě zájem ze strany objednatelů. Dopravní obsluha je zajištěna autobusovou dopravou, která akceptuje tarif ČD pro zachování výhod síťového charakteru železniční dopravy.

V prvním kole veřejné soutěže byla stanovena minimální cena dotčené dráhy, resp. úseku Kralovice mimo Mladotice mimo na úrovni ceny zjištěné dle cenových předpisů, celkem asi 27 mil. Kč. , na úředních deskách všech dotčených obcí. Upozorňovací inzeráty byly zveřejněny v Hospodářských novinách, v Mladé frontě DNES. Přijímání cenových nabídek bylo v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejných soutěží ukončeno dne 5. ledna 2015. V druhém kole, které mělo být vyhlášeno během jara 2015, má být minimálně cena stanovena na úrovni ceny obvyklé, vycházející z porovnání prodejů obdobných nemovitostí v dané lokalitě, to je cca 5,7 mil. Kč. Pokud by ani za tuto cenu neměl nikdo zájem trať nabýt, ve třetím kole by byla cena stanovena na polovině ceny obvyklé, a to již jen jako indikativní, nikoliv jako nepřekročitelná dolní mez. Jestliže SŽDC neobdrží cenové nabídky ani v posledním kole veřejných soutěží, bude dle výše uvedených pravidel následovat nabídka bezúplatného převodu drah Ministerstvu obrany a dále pak krajům a obcím. Ministerstvo dopravy vám, pane poslanče, může zaslat písemně kopii odpovědi Ministerstva dopravy na memorandum, kde najdete mnohem více detailů. Já bych rád jenom dodal, že je to samozřejmě velké politikum, ovšem provozovat tuto trať se zdá ekonomicky jako velmi nevýhodné.